Zatřetí.

Ty zákony nemají mašličky, a pokud jste to takhle chápali, tak musím položit řečnickou otázku: Proč jste to tedy nedali do jednoho balíčku? Když vám nedělalo problém dát do jednoho balíčku devět zákonů, tak proč jste k tomu nepřidali rodičovský příspěvek? Ale to jste neřekli ani v prvním čtení, to jste neřekli ani ve druhém čtení, to říkáte teď, zcela účelově a falešně ve čtení třetím!